Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr Mládek. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, předkládám vám návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání, na základě kterého vznikne nový subjekt s názvem Agentura pro podnikání a inovace.

Tato agentura bude spadat pod působnost zákona o státní službě. Děkuji panu ministrovi. Požádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Kučera. Pane zpravodaji, máte slovo.

Prosím. Pan ministr Mládek uvedl celkem podrobně důvody, které vedou ministerstvo k novele tohoto zákona.

Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů, se jako téma objevuje již mnoho let. V podstatě od doby vstupu České republiky do Evropské unie, tedy kdy CzechInvest... Ještě jednou žádám sněmovnu o klid!

Prosím tedy pány poslance, paní poslankyně, jestli by pana zpravodaje nechali v klidu dokončit jeho zpravodajskou zprávu k tomuto návrhu zákona, který je v prvém čtení. Je mi jasné, že agentura CzechInvest mnohdy budí veselí, nicméně tato novela zákona je pro čerpání evropských fondů poměrně zásadní a jistě všichni chceme, aby evropské fondy hladce plynuly do České republiky a do našeho průmyslu stejně tak jako Ministerstvo průmyslu a obchodu a pan ministr Mládek. Myslím, že to ocení i pan ministr financí Babiš. Teď se omlouvám, že nevím, kde jsem skončil. Vládní návrh novely zákona, kterým se vyčleňuje z agentury CzechInvest ta část, která se zabývá administrací čerpání evropských fondů. Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů, to se jako téma objevuje již řadu let. Já si myslím, že pamětníci si na to jistě pamatují, minimálně ti, kteří se zabývají čerpáním evropských fondů a jejich administrací. Je to v podstatě od doby vstupu České republiky do Evropské unie, kdy CzechInvest rozšířil portfolio své činnosti právě o tuto agendu.

Administrace strukturálních fondů měla již tehdy jít jinou cestou než přes vládní agenturu zřízenou k podpoře investic.

A z toho by byla právě naopak vyčleněna administrace fondu této sloučené agentury.

Tehdy však došlo pouze k prvnímu kroku, kterým bylo spojení zahraniční sítě obou agentur, a současná vláda v dalších krocích vedoucích ke sloučení agentur pokračovat nechce.

Nicméně vyčlenění administrace fondu mimo CzechInvest si vynucuje Evropská komise, která trvá na tom, že fondy musí administrovat státní orgán, tedy ministerstvo nebo podřízená organizace podléhající zákonu o státní službě.